Ale teď to největší nebezpečí zákona.

Teď jsou to jenom čísla účtů. Ale když to projde, co bude příště? Zůstatek na účtu?

A to je to nebezpečí.

Mnohem lepší je to nezavádět než to zavést a pak to postupně rozšiřovat.

Proč by nemohly vědět, jestli náhodou někdo nemá?

Jinak bych chtěl vědět, v čem se zlepší situace, když to zavedeme. Já čtu v novinách, jak chudák policajt někam něco napíše a banka mu měsíc odpovídá. Já bych chtěl vidět konkrétně statistiku, můžeme požádat policejního prezidenta, kolikrát požádali a jaká byla průměrná doba odpovědi. Protože zástupci bank nám říkají úplně něco jiného. Nevím, kde je pravda, a nemůžu to vědět.

Ale zatím nikdy neprošel. Princip je nebezpečný.

Já děkuji panu předsedovi. Pardon, pane ministře, nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Po něm s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já tady musím zdůraznit, že to není legislativa, která by byla výmyslem stávající koalice, ale je zadržená 15 let.

Nebudu souhlasit se zkrácením lhůty, navrhnu výbor pro bezpečnost. Ale co to je za argumentaci, která z téhle strany přichází? Mám vám to spočítat ještě dál, jak dlouho jste to blokovali? Děkuji. Nejprve pan poslanec Ondráček, po něm poslanec Kalousek. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, zejména teď bych chtěl, vaším prostřednictvím, k panu předsedovi Stanjurovi. Jestli ho zajímá, byl jsem orgánem činným v trestním řízení a vyžadoval jsem údaje podléhající bankovnímu tajemství a vím, jaké problémy to dělalo. Žádná statistika neexistuje, jak dlouho trvala odpověď.

Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Děkuji. Já se omlouvám, vaším prostřednictvím panu poslanci Gabalovi.

Projednáváme předlohu registrů účtů.

To jsou dvě různá témata.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Jenom pro vysvětlení.

Když je někdo přiveze hotově, někam je vloží, pak je posune a odešle je dál a na konci na transferu FAÚ zjistí, že odcházejí, zadrží je a potřebujeme dohledat, kudy šly, tak pak se věci propojí. My přece máme základní problémy i u organizované trestné činnosti dohledat toky peněz, tedy výnosů.

Ještě s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

To jsou prostě dvě oddělané problematiky. A žádnou souvislost to nemá. Přesvědčíte se ve druhém čtení. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že tady jde o případy, kdy je potřeba to zjistit během několika hodin.

To byla zatím poslední faktická poznámka.